Děkuji.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na zkrácení řečnické doby na pět minut v obecné i v podrobné rozpravě.

Ano, pane předsedo. Viděl jsem takové pohledy, které si žádají vysvětlení. My jsme se dohodli v rámci grémia a všechny poslanecké kluby, že dojde ke zkrácení řečnické doby, ale nebude omezen počet řečníků. Jednací řád umožňuje, abychom tak učinili i během rozpravy. Budeme tedy zkracovat řečnickou dobu na návrh na pět minut v obecné i podrobné rozpravě v tomto bodu. Stále nejsme usnášeníschopní.

Vidím další poslance, kteří přibíhají, takže snad nebudu muset přerušovat schůzi. Bude nás dost.

Na návrh pana poslance Kubíčka budeme hlasovat o zkrácení řečnické doby na pět minut v obecné i podrobné rozpravě. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 14, přihlášeno 71 poslankyň a poslanců, pro 60, proti 5, návrh byl přijat. Prosím, máte slovo. Děkuji.

To by zajistilo, že dané finanční prostředky získají i lidé bez příjmů.

Obdobně by mohly být vyplaceny další daňové bonusy, jako je daňový bonus na děti. Žádost o předčasné vyplacení by mohli podat všichni občané České republiky na svůj finanční úřad i elektronicky. Zřídit datovou schránku lze bezplatně na každém Czech Pointu. Elektronické podání by pomohlo snížit koncentraci lidí na finančních úřadech.

I následně proběhne případné doplacení daně. Současná novela Moje daně navíc zatraktivní využívání elektronické komunikace s veřejnou správou. Vytvořené datové schránky nově nebude nutné používat povinně.

Nízká administrativní náročnost a předpoklad, že žádat nebudou ti, kdo prostředky akutně nepotřebují, protože prostředky stejně získají nejpozději při podání daňového přiznání, dělá tuto variantu snadno realizovatelnou.

Chtěl bych vás proto všechny požádat o podporu tohoto návrhu, který může férově, rychle zajistit prostředky na přežití této nouzové kritické situace a dostat tak tyto akutní finanční zdroje lidem, kteří to doopravdy potřebují, a současně být féroví vůči všem občanům České republiky. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Jsem přesvědčen, že zejména malí a střední podnikatelé jsou pro ekonomiku naší země zásadní.